Když tohle slyšíte a vidíte, je to na omdlení. Zde je potřeba hlasitě zdůraznit, že Česká pošta spadá pod ministra vnitra a předsedu ČSSD Jana Hamáčka.

Nikoli neschopných manažerů.

Dělají to, co jim vláda umožňuje. A ta podporuje nadnárodní korporace na úkor českých firem. To vidíme i dnes, kdy musí být zavřené české obchody, zatímco nadnárodní řetězce se stejným sortimentem mají otevřeno. Ale zpátky k České poště. Vláda má vyloženě povinnost dělat maximum pro to, aby státní firma prosperovala a tvořila příjmy do státního rozpočtu. A samozřejmě má také povinnost dělat vše pro to, aby zahraniční firmy nechávaly přiměřený díl zisku u nás. Ministr vnitra a předseda ČSSD Hamáček, pod kterého pošta spadá, měl možnost ukázat, co v něm je, a udělat z České pošty ziskovou firmu, která má potenciál dělat stamilionové čisté zisky a zaměstnávat desetitisíce lidí. Neukázal nic a opět zklamal. Ale zmíním jen to, že SPD navrhla konkrétní pozměňovací návrhy v řádu více než dvou desítek miliard. Konkrétní pozměňovací návrhy k tomuto návrhu státního rozpočtu na příští rok.

Tyto nákupy jsou jen injekcí pro zahraniční firmy a zahraniční ekonomiky a jdou bezesporu minimálně odložit. Jsme ve stavu, kdy má stát pomáhat českým firmám a jejich zaměstnancům.

Navrhujeme pochopitelně další škrty zbytných výdajů. Například u takových vládou navržených absurdit, jako je poradní orgán vlády pro rovnost mužů a žen, gender.

Vláda otevřeně podporuje migraci do České republiky.

Že prý je umístili do nějakého chybného zařízení nebo co. A to je opravdu skandální.

Je to otevřeně proimigrační vláda, která podporuje nelegální migraci z muslimských zemí. Pana premiéra už jsem se dvakrát na to ptal, jako co s tím udělá. Takže to je v tom rozpočtu dál, krátce řečeno. To je opravdu pro nás zcela nepřijatelné.

To jsou naše priority.